Děkuji.

Můžeme pokračovat. Otevírám rozpravu, ale konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. První je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Máme před sebou předložený návrh zákona o léčivech, který se sice tváří, že se vlastně jedná o zdravotní a nepříliš složitou normu.

Budu navrhovat ve svém vystoupení, abychom přikázali návrh zákona i ústavněprávnímu výboru. Pokládám to za naprosto nezbytné, protože hlavním obsahem podle mého názoru není to, jakým způsobem se lidé léčí, ale jakým způsobem se o nich sdílí informace, jakým způsobem se ve zdravotnickém systému o nich sdílí informace. Vedli jsme tuhle diskusi už několikrát v minulosti, někdy v roce 2010. Jestli se nepletu, byly tady první návrhy na eRecepty a na vstupování, a kdy může pacient povolit a kdy může pacient zakázat. Tehdy to bylo na povolení, konkrétnímu lékaři řeknu, kdy může se jít podívat do mé zdravotnické dokumentace. Nyní přichází ministerstvo s úplně obrácenou koncepcí, 81e, sice jsou tam samozřejmě předtím takové ty vznešené věty, které říkají: lékař může nahlížet, jenom pokud to je potřebné k léčení.

Naprosto zásadní otázka.

Tak to je první problém, který tam vidím, a myslím, že nesouvisí s léčením jako takovým, ale souvisí zásadním způsobem s ochranou osobních údajů, a myslím si, že bychom se na něj měli podívat i z jiného pohledu než jenom z pohledu lékařů.

Já tomu rozumím, s řadou z nich jsem také hovořil, ale přesto si myslím, že není možné psát zákony pro osoby, které jsou někde na okraji společnosti, ale zákony se mají psát pro osoby, které naopak jsou v centru. S tím souvisí druhá poznámka poměrně zásadní, kterou k tomu mám, a ta se týká § 112a, zvláštních postupů k utajení a zajištění bezpečnosti. Zase poměrně nestandardní produkt. Ještě to tady tak jako vypadá vznešeně, že všechno je v zákoně přece ošetřeno, ale najednou začneme říkat, že pro některé části společnosti vláda stanoví nařízení.

A teď máme účely utajení činnosti zpravodajských služeb, policie, vojenské policie, celní správy, Generální inspekce bezpečnostních sborů a ozbrojených sil České republiky a zajištění bezpečnosti jejich příslušníků a vojáků v činné službě lze použít zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. Jaké to jsou ty zvláštní postupy?

Ze státních zástupců? A byl bych velmi rád, kdybychom se mohli dohodnout na tom, že kromě zdravotního výboru, který nechť to prosím posuzuje z hledisek toho, co je potřeba pro zdraví obyvatelstva, aby se tím zabýval ještě ústavněprávní výbor, a nevím, jestli to nemá jít i k paní poslankyni Válkové, když mi tady přikyvuje, na petiční výbor, protože se to zásadním způsobem týká ochrany práv pacientů, a myslím, že v § 112 se to i zásadním způsobem týká možnosti nebo rozsahu zmocnění výkonné moci, kterou jsme ochotni jako Sněmovna poskytnout.

To se mi zdá velmi zvláštní a myslím si, že to je zase věc, o které bychom se měli bavit. Je to bohužel typický návrh, který zpracovávají ministerští úředníci jenom v dohodě mezi sebou, aniž by přemýšleli obecně o tom, jak funguje stát. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.

Pane poslanče, máte slovo. Dovolte mi, abych se také krátce vyjádřil s několika poznámkami k projednávané novele zákona o léčivech, sněmovní tisk 302. Už tady zaznělo jak z úst pana ministra, tak paní zpravodajky, že tato novela se týká fungování elektronické preskripce, zavádí některé změny, které by měly lépe naplnit cíl elektronické preskripce, a nově také zavádí takzvaný lékový záznam, který umožní sdílet informace o předepsaných léčivech jednak pacientovi, ale také ošetřujícím lékařům a lékárníkům. Já zde chci říci, že to, že ministerstvo plní svůj slib, který dalo na přelomu loňského a letošního roku, vítám. Je velmi dobře, že tento návrh tady ve Sněmovně můžeme projednávat.